Děkuji.

No, určitě se můžeme shodnout na tom, že některé regulace v České republice je potřeba odstranit a uvolnit ruce různým oborům tak, aby se mohly rozvíjet.

Protože potom by regulace musela, přeregulace existovat všude. Protože o těch společnostech, o kterých jste mluvil, tak víme, že jsou nadnárodní a neprovozují ty činnosti ubytování a taxislužby jen na území České republiky, ale i v jiných, mnohem vyspělejších zemích, než je Česká republika. Takže v zásadě souhlasím, že všechny překážky, které jsou zbytečné a zbytečně regulují podnikatelské prostředí, je potřeba odstraňovat. Na druhé straně myslím, že to není třeba zneužívat k nějakým politickým bodům. Děkuji. Pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím. Nicméně to, že ty firmy jsou nadnárodní, to už tady zaznělo jednou. Naopak, je celá řada zemí, která se postavila právě k těmto činnostem velmi vstřícně.

To znamená, ono mělo podobné, neli horší výchozí podmínky pro legislativu a pro dání šance liberální ekonomice, než má Česká republika.

Děkuji. Řádně přihlášený pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo. Ono toho bylo řečeno tolik, že bych se opakoval. Mě překvapuje, resp. mám radost z toho, jak se napříč politickým spektrem shodujeme.

Když se podíváte, tak skutečně sektor sdílené ekonomiky narůstá, a byť by tady zvítězila, tak jako obvykle, nějaká snaha po větší regulaci, tak ten život si stejně cestičky najde a vždycky stát bude několik kroků pozadu za těmi, kdo ty technologie zavádějí. Čili já velmi pléduji za to a podpořím jakýkoliv pozměňující návrh, ať už bude od jakékoli strany, který povede k tomu, že ta standardní odvětví deregulujeme a vytvoříme srovnatelné podmínky jak pro firmy podnikající v tzv. sdílené ekonomice, tak ty firmy standardní.

Čili zamýšlejme se nad tím, jak zjednodušit a ulehčit život standardním provozovatelům taxislužeb, a nesnažme se komplikovat život podnikatelům a firmám, které podnikají v rámci sdílené ekonomiky. Stejně se ten vývoj nezastaví, a byť by tady byla snaha regulacemi ho zastavit, tak on si tu cestičku najde. Také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Je tomu tak, prosím, máte závěrečné slovo před otevřením podrobné rozpravy. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem původně nechtěl, ale na některé z těch věcí, které tady padly, bych chtěl zareagovat. Předně bych chtěl říct, motivací Ministerstva dopravy pro otevření silničního zákona nebyla probůh vůbec taxislužba. Naší motivací byla změna v evropských předpisech a její transpozice v tomto zákoně. Taxislužba se nám tam prostě objevila, protože je to téma, je to problém. Já tady prostřednictvím pana předsedajícího musím říct, že úplně nesouhlasím s tím, co říkal pan Kučera. Za prvé, my jsme se ničím neproignorovali, to bych se velmi ohradil. A za druhé, prostě ani svět, ani Evropa moc nevědí, co s těmi sdílenými ekonomikami v oblasti dopravy. Jedna možnost je samozřejmě, že bychom všechno úplně liberalizovali. Anebo budeme dodržovat aspoň některá pravidla. Já bych jenom chtěl říct, že když tady byl skloňován Uber, je česká aplikace Liftago, která má stejné charakteristiky, jenom prostě dodržuje zákon. A ten problém, který já vidím s Uberem v tomto momentu, a já proti němu nic nemám a myslím si, že je to dobrá služba, tak její problém je samozřejmě v tom, že přestože tady bylo řečeno, že vidíte, kdo vás poveze, a můžete si ho vybrat, není to úplně pravda. Jestli má to svoje auto pojištěné.

A tyto věci vůbec nejsou řešeny. Já si myslím, že tam je spousta aspektů, a to už nemluvím o aspektu, jakým způsobem jsou tyto služby zdaněny. Jenom bych tady chtěl říct, že meziresortní skupina je, není resortní, takže sdílenou ekonomiku řeší vládní meziresortní skupina a její součástí je taky doprava a způsob, jakým to bude uděláno. A jenom jednu poznámku. Tady bylo řečeno, že Uber je reakce, nebo vůbec tady ty nové taxislužby jsou reakce na to, že v České republice pořád všechno regulujeme a regulujeme víc. Za sebe musím říct, že za nás to pravda není. Ale pokud by to byla pravda, tak to je stejné ve Spojených státech, protože Uber vznikl ve Spojených státech, a nevím, jakou tam mají míru regulace. Notabene v těch Spojených státech taky nevědí, jak se k tomu Uberu postavit, a je tam v podstatě mimo zákon. Také děkuji. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu, ve které eviduji několik přihlášek. Připraví se paní poslankyně Pekarová, pan zpravodaj Šidlo. Děkuji. Děkuji. Nyní paní poslankyně Pekarová.

Také vám děkuji.